Děkuji paní poslankyni. Nyní prosím k mikrofonu další řádně přihlášenou do rozpravy, a to paní poslankyni Langšádlovou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Krásné dopoledne, dámy a pánové, vážená paní předsedající. Chtěla bych poděkovat Ministerstvu práce a sociálních věcí, že předkládá návrh zákona o dětské skupině. Ano, je naší povinností vytvářet alternativy péče o dítě. Je naší povinností vytvářet alternativy pro rodiče, kteří chtějí sladit svůj profesní život s životem rodinným. Bez pochyby je zde velká diskuse o věku dětí, velikosti skupin, pedagogické práci v dětské skupině a všechny tyto diskuse jsou samozřejmě oprávněné.

Mnohá tato zařízení vznikla bez jakékoliv finanční podpory státu. Většina těchto zařízení vznikla na základě potřeb rodičů. A jsou to právě rodiče, kteří mají právo si rozhodnout o tom, v jakém prostředí, v jakém zařízení má být péče pro jejich děti poskytována. Chtěla bych vás, vážení kolegové, upozornit, že budeli přijat tento zákon v podobě, jak je předložen, tak všechny tyto alternativy, které se nevejdou do návrhu zákona, tímto likvidujeme. Jsou to především některá mateřská, rodinná centra a lesní školky, do kterých chodí tisíce dětí. Považuji toto za nepřijatelné. Samozřejmě že tím základem vždycky budou mateřské školy. Je velmi dobře, pokud zde vzniknou dětská centra tak jako v mnoha zemích Evropy. Ale naléhavě vás prosím, abychom současně nelikvidovali ještě fungující varianty. A to, že je tam roční odklad, kde ještě rok budou moci například lesní školky fungovat, považuji za naprosto nedostatečné, protože z jednání, kterých jsem se zúčastnila, nic nenaznačovalo, že by byla šance do roka právě tento problém zajistit, vyřešit.

Děkuji paní poslankyni. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já jenom krátce. Jsem velice překvapena, že zde skutečně hrozí ohrožení institutu lesních školek.

Domnívám se, že by bylo dobré, aby některé věci, které jsou nevyjasněné a nevydiskutované i na základě jednání výborů a komisí, kde hrozí skutečně ohrožení těchto lesních školek a některých mateřských center, poskytování služeb péče o dítě, tak bych si dovolila přednést procedurální návrh, až vystoupí mí kolegové v této debatě, na vrácení tohoto tisku do druhého čtení a opravení potřebných záležitostí. Děkuji. Eviduji váš návrh a budeme o něm hlasovat po ukončení rozpravy. Nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Kovářovou.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vážená paní ministryně, ze stanoviska MPSV jsem vyrozuměla, že do režimu dětských skupin spadnou za současného právního stavu také lesní školky a mateřská centra. Podmínkou většiny poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové pro schválení návrhu je jednak schválení pozměňovacího návrhu, kterým se doba pro přizpůsobení nové úpravě prodlouží ze šesti na dvanáct měsíců, a jednak příslib paní ministryně, případně pánů ministrů, že během těchto dvanácti měsíců bude připravena a přijata taková úprava jde zejména o hygienické předpisy, ale nejen o ně , která po uplynutí této lhůty umožní existenci lesních školek a mateřských center, byť v jiné formě, ale v zásadě ve stejné podobě. Většina poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové je totiž přesvědčena, že přijetí zákona o dětských skupinách v žádném případě nemá znamenat jejich likvidaci. Vážená paní ministryně, můžete přislíbit, že tento požadavek na úpravu příslušných předpisů po přijetí zákona o dětských skupinách bude splněn? Děkuji za odpověď. Děkuji, paní poslankyně.

Prosím, pane poslanče.

Tento návrh je zřejmě inspirován různými skupinami, které se snaží zpochybnit význam očkování a snaží se v podstatě inspirovat rodiče, aby své děti neočkovali. To je fenomén této doby, kdy spousta rodičů podléhá informacím, které stahuje z internetu a které šíří různé nátlakové skupiny. V podstatě stav, ve kterém se dneska nachází naše populace v České republice, je výsledkem dlouhé doby, kdy u nás bylo očkování na velmi dobré úrovni a byla velmi dobrá proočkovanost populace. Pokud se stane, že bude přibývat stále více dětí, které rodiče odmítnou z nejrůznějších důvodů a předsudků a v podstatě zavádějících informací očkovat, budou odsunovat očkování, těmto lidem se dneska technicky říká u lékařů odmítači očkování, dochází k tomu, že potom poklesne význam kolektivní ochrany v populaci. Můžou se vrátit závažné nemoci, které byly považovány za vymýcené.

Velmi varuji před tím, abychom podléhali tady těmto nátlakovým skupinám, které šíří dezinformace, které jsou nepodložené.